Navržená úprava kompenzuje mzdovou diskriminaci pedagogických pracovníků církevních a soukromých škol.

Navrhuji zvýšení výdajů kapitola 334 Ministerstvo kultury, výdajový blok příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, Národní památkový ústav o 50 mil. korun a zároveň snížení výdajů v kapitole 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu o 50 mil. korun. Zdůvodňuji to takto: Uvedenou částku použije Národní památkový ústav pro nákup objektu Kvítkův Dvůr se souvisejícími pozemky, které jsou aktuálně v rukou soukromníka. Tento nákup umožní prodloužení zámecké zahrady státního hradu a zámku Český Krumlov o divadelní trakt, do kterého bude situováno nové otáčivé hlediště. Tímto se umožní ukončení dlouholetého sporu mezi Českou republikou a UNESCO spočívající v existenci otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Takže věřím, že je to poměrně srozumitelná a jednoduchá věc a že nalezne vaši podporu.

A protože to tam nikdo nerozporoval, opravdu předpokládám, že se na tom můžeme shodnout.